56. Návrh na zřízení této komise předložila skupina 110 poslanců a poslankyň a tato skupina také připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí dokumentu 350. Prosím zástupce této skupiny pana poslance Stanislava Humla, aby se ujal slova.

Byl to člověk, kterému... Prosím, aby bylo tišeji v sále. Děkuji. Já taky děkuji.

Nakonec se o kauze trošku vyjádřil i soudce, který nakonec soudil jeho samotného. Myslím si, že vyšetřovací komise by měla prozkoumat celé vazby. Mám dokonce informaci, že to bylo přes deset.

Myslím si, že vyšetřovací komise má možná i lepší možnosti než samotná ministryně spravedlnosti, která se nemůže ptát státních zástupců, ale vyšetřovací komise by to mohla udělat.

Protože opět pan Chytil na výboru pro bezpečnost prohlašoval, že on předával důkazy na policii, počítače, s diskem.

Je to velmi jednoduché.

Pouze to, nikam jinam by ta komise neměla sahat. Návrh jsem psal já, takže teď v diskusi můžeme ještě něco změnit, není problém.

Myslím si, že to je tak akorát, aby byla akceschopná.

Opět předkládám k diskusi, vše je to otevřené.

Nejprve je zde faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Stanjury. Potom bude vystoupení paní ministryně spravedlnosti, potom pan poslanec Korte, potom pan poslanec Tejc. Prosím, pane předsedo, dvě minuty. Děkuji, ani dvě minuty potřebovat nebudu. Nechci se přít, co to znamená paritní systém. To fakt není paritní systém. Vždycky takhle komise fungovaly, že každý klub měl jednoho zástupce.

Paní ministryně spravedlnosti má slovo.

Doporučuji poslaneckému klubu ANO a ostatním koaličním partnerům i opozici, aby se vyjádřili souhlasně. Myslím si, že už vím velmi dobře za ty dva měsíce působení v pozici ministryně spravedlnosti, jak těžce se kontroluje činnost orgánů činných v trestním řízení.